Jestli je to podle mě hloupá loajalita vůči ministrovi zemědělství, který se poměrně pravidelně neúčastní jednání Poslanecké sněmovny, a myslím, že jsme mohli v klidu odložit tento materiál, který z hlediska zemědělství, ale i rozvoje měst a obcí významným bezesporu je a který je významný i z hlediska celého národního hospodářství, neboť resort zemědělství dneska spravuje desítky miliard korun nejenom v oblasti evropských fondů, ale také v oblasti podílu českého státního rozpočtu. Zdali by bylo možné, aby zástupce předkladatele vysvětlil čísla, která tam jsou, neboť se ukazuje, že množství lidí zaměstnaných v resortu se oproti ostatním nezvyšuje, a to na rozdíl od toho, že do českého zemědělství přitéká čím dál tím víc finančních prostředků.

Prosím, pokračujte. Mluvili jsme tady také a měli jsme, možná ještě vlastně máme, ve třetím čtení zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Zemědělský půdní fond je hodnota, kterou Česká republika má.

Zdali by uměl někdo z předkladatelů, nebo jestli ministr životního prostředí třeba, k tomu říct, proč to tak je a které důvody jsou příčinou.

Pak by mě zajímalo využívání dodací pro velké investiční celky, neboť i ten trend vlády v tuto chvíli je takový, a pokud se o tom budete bavit s malými farmáři, tak vám to potvrdí, že začíná trend podpory zejména velkých investic v zemědělství, velkých investičních celků. A pak mě zajímá, jaké jsou dopady, případně jaké konkrétní věci v téhle oblasti chce ministr zemědělství učinit. Myslím, že na začátek by to stačilo. Chci ukázat především absurdnost toho, že nemáte odvahu odložit tento materiál na přítomnost ministra zemědělství. Že to pro vás není asi taková priorita, anebo tuto zprávu považujete za marginální, anebo se ministr zemědělství bojí účasti při projednávání takovéhoto materiálu. Ta loajalita je, věřte mi, falešná nejenom vůči ministrovi, protože já jsem tady s pokorou navrhoval, pojďme to projednat za přítomnosti ministra zemědělství, a nikoliv bez jeho přítomnosti. Takto to berete formálně a ukazujete spíš, že vás zemědělství jako takové příliš nezajímá.

Pan předseda Mihola. Prosím. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo.

Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a předchozí usnesení jsme revokovali. Nyní je důležité načíst usnesení, o kterém budeme hlasovat. Vznáším procedurální návrh, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Dobře, je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Ještě jednou přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a přerušuji projednávání tohoto bodu. Než otevřu další bod, hlásí se s přednostním právem pan ministr kultury. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji vám za pochopení. Jsou určitě témata, na která může být různý úhel pohledu, a je dobré, když se k nim postavíme profesionálně, jak se nyní stalo. Ale jsou témata, která podle mého přesvědčení spojují všechny lidi dobré vůle.

Děkuji vám za pochopení. Děkuji.